Pane ministře, děkuji. Ano, přesně tak to bude.

Děkuji a prostor pro pana ministra. Pokud se jedná o tu problematiku připojení.

Vždycky bude záležet na tom, zda příslušný provozovatel distribuční soustavy, se kterým bude uzavřena smlouva o připojení k distribuční soustavě, bude mít v místě připojení dostatečnou kapacitu. Už nyní jsou případy, že v některých oblastech a jedná se primárně o jih Čech a Moravy tato kapacita už je vyčerpána a přetoky dodávky do sítě distributor nepovolí. Distributoři proto plánují posílení distribuční soustavy. Zpravidla se však z časového hlediska jedná o dlouhodobé investice. Novela energetického zákona OZE II, která se nyní nachází v legislativním procesu, obsahuje nově ustanovení ke snížení spekulativních žádostí protože jsou tam spekulativní žádosti o připojení k distribuční soustavě podle kterého bude možné zrušit rezervaci výkonu nebo rezervaci příkonu, pokud žadatel o připojení prokazatelně neplní podmínky a termíny připojení. Tento lex OZE II zavádí také novou povinnost pro provozovatele distribuční soustavy s cílem mimo jiné zvýšit transparentnost procesu připojování nových výroben k distribuční soustavě.

Je to tak, pane ministře, musím měřit všem stejně. A přistoupíme k další interpelaci, a sice paní poslankyně Lenky Knechtové, a poté bude interpelovat pan poslanec Aleš Juchelka. Tak prosím, paní poslankyně, ujměte se, slova. Vážená paní předsedající, děkuji za slovo. Vážený pane ministře, obracím se na vás ve věci nedostatku míst v mateřských a základních školách. Obce se snaží tuto situaci řešit. Financovat projektovou dokumentaci a výstavbu mateřských a základních škol však nezvládnou čistě ze svého rozpočtu, a proto usilovně hledají nabídku na možné dotační podpory. Není to jen problém v malých obcích, ale i v obcích s rozšířenou působností dochází k tomu, že vybudování základní školy po dvou třídách v ročníku se pohybuje přibližně na 250 milionech korun, což je čtvrt miliardy. Vážený pane ministře, máte v plánu výraznější změny v oblasti kapacit a efektivnější plánování a budování školské infrastruktury. Děkuji a předávám slovo panu ministrovi školství. Vážená paní předsedající, vážené paní poslankyně, páni poslanci, děkuji za tu otázku, protože přichází samozřejmě ve chvíli, kdy česká veřejnost je právem znepokojena situací ohledně kapacit jak základních, mateřských, tak také středních škol. Myslím, že z tohoto místa teď není na místě hledat viníky těch konkrétních situací, ale myslím si, že je dobře, abychom si připomněli nastavení, která vedla k tomu stavu, který já jsem označil na tiskové konferenci de facto za krizi. My jsme vytvořili systém, ve kterém jsou za základní školy zodpovědné obce v míře, která je mezinárodně neobvyklá. Vytvořili jsme systém, kdy od vzniku krajů jsou zřizovateli středních škol kraje a na úrovni státu máme kompetence v zásadě nepřímé, některé v oblasti financování, a teď se dostáváme do situace, kdy v některých regionech, v některých částech republiky nestačí jak fyzická infrastruktura, tak také čelíme problému, který souvisí s tím, že nabídka například středoškolských oborů vlastně nekoresponduje s poptávkou. Řešení takové situace není úplně jednoduché. Výstavba nových škol nebo školek trvá řadu let, takže dnešní situace je v zásadě výsledkem rozhodnutí činěných někdy před čtyřmi pěti lety z hlediska realizace kapacit, a ukazuje se, že systém, který je decentralizovaný a kde centrální vláda vlastně podle okamžité situace investuje více či méně do nějakých dotačních schémat, prostě nestačí a vede k dysfunkcím, které teď vidíme nejenom v Praze a v jejím okolí, ale také v Brně a jeho okolí v jisté míře nebo kolem dalších větších měst, kde se kombinuje populační vývoj, nárůst populace patnáctiletých, s migračními trendy, které probíhají do prstenců kolem velkých měst. Já jsem se tou situací zabýval intenzivně už předtím, než jsem nastoupil do své současné role, a jsem si vědom toho, že stabilizovat ten systém je nezbytné a bude to finančně náročné. Ta míří především k situaci kolem středních škol, a to nebyl přímo obsah toho dotazu, ale i to je důležité, protože v Praze, kolem Prahy a v některých dalších oblastech čelíme tomuhle problému.

Takže mojí odpovědí středně či dlouhodobou je něco, co jsem představil již ve svých prioritách a o čem diskutuji s politickou reprezentací, musím říct napříč politickým spektrem, protože jakékoliv kroky v téhle oblasti musí přesáhnout funkční období této vlády. Já se domnívám, že rozumnou cestou je vytvoření Státního fondu vzdělávací infrastruktury, který by podobně jako v oblasti dopravy nebo životního prostředí investoval systematickým způsobem do obnovy, případně rozšiřování a plánování využití infrastruktury škol. Jsem přesvědčený o tom, že se nám nabízí teď velmi atraktivní příležitost, jak ten fond nastartovat z peněz, které si můžeme jako Česká republika vypůjčit od Evropské unie v rámci Nástroje pro oživení a odolnost.

To předpokládá opravdu politickou shodu, já o ni usiluji. Začal jsem jednání se všemi klíčovými aktéry jak na regionální úrovni ve čtvrtek se sejdeme příští týden se zástupci krajů, abychom debatovali ty cesty.